A každá koruna je dobrá.

Děkuji.

Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedající.

To je fakt.

Můžeme se tady bavit o dobrovolnosti a tak dále.

A pokud to zasadíme do kontextu těch posledních dní, tak já si myslím a myslím, že to je i názor této Sněmovny, že bychom měli patřit na Západ.

Budeme pokračovat ve faktických poznámkách. Pan poslanec Jiří Bláha, potom vystoupí pan poslanec Grospič a pak pan poslanec Juříček. Prosím, máte slovo. Vážené kolegyně, kolegové, mě mrzí, že se do debaty nezapojují pořád předkladatelé návrhu. To znamená, že opravdu nezodpoví otázky, jak budou řešit zdravotnictví a jak budou řešit inflaci, jak práci ve službách a vztah podnikatelzaměstnanec.

Za posledních pět roků jsem ve své firmě musel ubrat z nějakých zažitých postupů, nároků na kvalitu, výkon, na vstřícnost k zákazníkům, na to, jak se máme chovat mezi sebou, na to, jak má být uklizeno prostředí a tak dále a tak dále. Odnášejí to ti dobří a špičkoví zaměstnanci, kterým to není jedno a stále na to poukazují, ale bohužel, musíme všichni být potichu, musíme všichni chodit po špičkách, protože bohužel, těch špičkových a kvalitních je pořád stále málo a převládají ti průměrní, kteří bohužel nesplní to, co splní ti špičkoví, a často využívají právě té práce těch špičkových. To je problém. Takže to, že zaměstnanec tahá za kratší konec, se změnilo.

Prosím, máte slovo. Vážené kolegyně a kolegové. Já bych si dovolil vaším prostřednictvím, pane předsedající, reagovat na svého předřečníka a pak samozřejmě na to, co tady trošku zaznělo.

Děkuji. Prosím, máte slovo. Děkuji.

A přestože jsem chodil tenkrát komunisty vytvořenými talentovanými třídami a byl jsem mezi talentovanými dětmi, tak jsem nesměl studovat, takže jsem se musel vyučit a musel jsem dělat dělníka, takzvaného univerzálního frézaře.

Až pak, když jsem měl ten dělnický původ, tak jsem teprve směl studovat.

A jak znovu jenom opakuji: svých zaměstnanců si nesmírně vážím, mám s nimi výborné vztahy.

Děkuju, musel jsem se bránit. Děkuji. Pokračujeme ve faktických poznámkách. Máte slovo. Vážený pane předsedající, vážení kolegové, také musím zareagovat na paní ministryni, i když jsem řádně přihlášen do rozpravy. Já tady vnímám tu velmi dlouhou debatu jako volání k jakémusi konsenzu ze strany podnikatelů a zaměstnavatelů. Oni volají po dohodě, tripartitní, mezi zaměstnanci a zaměstnavateli a volají po tom, aby se podobná změna zákona zasadila do lepší doby. A já se k tomu také přikláním. A co zaznělo z úst paní ministryně?

Děkuji.